Čili on je dost široký.

Tak, děkuji. Má někdo výhradu k proceduře? Má nějaký návrh?

Buď jedno nebo druhé, to jsou protinávrhy.

Ještě pan kolega Stanjura.

To by prostě nebylo možné. Dobře, domluveno. Můžeme tedy v tuto chvíli hlasovat o proceduře?

Jasno, dobře.

Kdo je proti?

Procedura byla schválena. Můžeme začít, první návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko, pane zpravodaji? Ještě tedy předseda klubu ODS.

Přesně tak!

To není možné . Dobře. Stanovisko výboru teď.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.